A jsou tam samozřejmě i důchodci, i senioři, kteří obracejí každou korunu.

Nyní paní poslankyně Peštová, následuje paní poslankyně Knechtová. Prosím, vaše dvě minuty. Já děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych také chtěla zareagovat na pana ministra, prostřednictvím vás.

Děkuju za slovo, paní předsedající. Pane ministře, já určitě děkuju za to vaše vystoupení.

A když vezmu u nás i lidi v zemědělství, tak tam opravdu jsme na té hranici 10 až 13 tisíc a také tam nevidím žádnou další jinou možnost, jak jim víceméně pomoci.

Prosím. Aby bylo rozuměno. Já vůbec nezpochybňuji, že je tady určitá skupina důchodců, kteří jsou ve složité situaci.

Pan poslanec Mašek, následuje paní poslankyně Peštová. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové.

Pracuje na 0,8 úvazku na vrátnici. Měla tu smůlu, že v mezidobí, kdy se měnily ceny a kdy vaše vláda nezvládla nárůst cen energií, ona se přestěhovala a poskytovatel nebo dodavatel, distributor těchto služeb jí nedokázal poskytnout energie za normální cenu.

Ona nechce nikde žebrat, být nikomu vděčná.

Děkuji za slovo. Já si myslím, že to ani nebudou dvě minuty. Oni celý život pracovali na to, aby se chodili ještě pro sociální dávku na bydlení.

Prostě oni to berou úplně jinak, je to stará generace. Je to generace ta, která ještě žije v takových těch představách: Co by tomu lidi řekli a podobně.

Prostě pro ně jsou to těžké příběhy.